Ale zase taková ta poznámečka, která tam byla myšlena, jak jsou okrádáni nadaní žáci, tak vás ubezpečuji, že pokud ta cesta nebude formou soutěží, tak ty peníze budeme směřovat do nadaných žáků jinou formou.

Bylo by to nelogické.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ale takovýto zákon, takováto úprava vyžaduje vyhlášku. A proč?

Nemají vůbec nárok, i když platí nemocenské. Jenom to chci zopakovat, že to je situace, kdy vy žádáte důvěru, že tento zákon bude jaksi fungovat dobře, ale přitom nám jako zástupcům voleným od občanů nedáte ani rámcový pohled, jak jste se jako vláda na téhle klíčové podmínce toho, aby ten zákon mohl vůbec v praxi fungovat, shodli.

Nechci zdržovat, jenom k panu ministrovi.

Děti mají chodit pravidelně do školy a udržovat sociální kontakt.

Prosím.

Nic by se nestalo. A já bych očekával od ministra školství udělat všechno pro to, abychom školy nezavírali, ani třídy, ani školy. Ale vláda si oblíbila plošná opatření.

Já tomu prostě nevěřím. Já si myslím, že nemáte mít novou pravomoc. Pan ministr školství se opravdu mýlí, když říká, že on je zodpovědný Poslanecké sněmovně. Je to v některých zákonodárných sborech, že sněmovna může například vyslovit nedůvěru konkrétnímu ministrovi. V českém ústavním systému to opravdu není. To je podstatný rozdíl. Vůbec tomu nerozumím. Myslím, že to je špatně. Myslím si, že kdyby to bylo naopak a měli jsme vyměněné lavice, vládní a opoziční, tak byste taky proti tomu protestovali, proti dalšímu posílení exekutivní moci bez vůle parlamentu.

A není to osobní vůči vám. Je to prostě podle mě upírání práva zákonodárné moci ve prospěch moci exekutivní. Ale myslíme si, že to opravdu není dobře. A já bych očekával, že za prvé řeknete, že uděláte všechno pro to, aby škola probíhala standardním způsobem.

Když vezmu argument, že jedna třída je uzavřený kolektiv, v pořádku, ale pak v té družině tam přiběhnou všichni.

A tomu se říká chytrá nevím co. Jsou to jenom zmatky.

Tomu se říká no, chytré to určitě není.

Nebyl to váš premiér? Co jste vyhlásil dneska, včera, předevčírem? Nová plošná opatření.

To není můj semafor, to není opoziční semafor, to je váš semafor.

Opravdu.

Bohužel nemáme ani jedno.